Kdo je proti tomuto návrhu?

Tím pádem máme jasno, jak budeme hlasovat, a já otevírám rozpravu, kde mám přihlášku pana předsedy Kalouska. Ještě pardon, omlouvám se, pane předsedo paní poslankyně Berdychová se omlouvá z jednání z dnešního dne, a to ze zdravotních důvodů. Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi vznést jednu otázku. Vážený pane ministře financí, v druhém čtení jsme vám kladli poměrně značnou část otázek, jejichž odpovědi pro nás byly docela zásadní pro zvážení dnešního hlasování. Ať jsme analyzovali vaši závěrečnou řeč, jak jsme ji analyzovali, s jakoukoli pečlivostí, při nejlepší vůli, může to být naše chyba, jsme nenalezli jednu jedinou odpověď na otázky, které jsme zde kladli. Nechci zdržovat Poslaneckou sněmovnu tím, že bych ty otázky teď opakoval a těch odpovědí se domáhal. Ale jednu odpověď pokládám za naprosto stěžejní a velmi prosím, abyste ji Poslanecké sněmovně poskytl ještě předtím, než budeme hlasovat. Vy jste řekl ve své závěrečné řeči, že rozpočty se zlepšují.

To je vaše konstatování, pane ministře které ve své dokumentaci dokládáte také přesvědčivými čísly v tabulkách. Ona je to skutečně pravda a zde vaše dokumentace je naprosto přesvědčivá a vaše čísla pravdivá. Dochází ke zhoršení. Moje otázka je jednoduchá a prosím o jednoduchou odpověď. Proč pokládáte za nezbytné i v roce 2015 zhoršovat stav veřejných rozpočtů oproti předcházejícím letům? Proč? Proč je pro Českou republiku dobré stav veřejných rozpočtu zhoršovat? Co to přinese občanům České republiky, co to přinese pro budoucnost naší země, budemeli mít v roce 2015 stav veřejných rozpočtů horší než v předcházejících letech? Děkuji.

Děkuji.

Byly to nejen zdravotnické poplatky, změna v sociálním systému, katastrofální podfinancování některých kapitol včetně školství, vědy, výzkumu a v podstatě zastavení investic, které by mohly změnit situaci, ve které se ocitla nejen česká ekonomika po krizi. Výsledky jednání vlády a výsledky, které jsme tady dosáhli v Poslanecké sněmovně, ale nevedou k tomu, že bychom pro rok 2015 tady mohli schválit rozpočet, který by rázným způsobem skončil s krizí, která provází celou českou ekonomiku, potažmo i českou společnost, protože v ní setrváváme.

S tím lze souhlasit. Vždycky to bylo potřeba nejdříve vyrobit, bylo to potřeba nejdříve změnit.

Také to samozřejmě dalo jasný základ toho, jakým způsobem jaké příjmy budete mít pro rok 2015.

Jednotlivé pokusy o rozšíření našich ekonomických možností v zahraničí byly opravdu jednotlivé, nebyly systematické, a v tomto ohledu tedy náš export, který je rozhodujícím momentem pro vývoj české ekonomiky, neposílí ani v příštím roce, a to, žel, také dobře víte, přes aktivity zejména ministra průmyslu a obchodu, které oceňuji. Pokud jde o otázku kontroly, jak už jsem řekl, nezpochybňuji váš krok, který vede k tomu změněnému postupu vůči jednotlivým kapitolám, ale zásadním způsobem mi chybí to, co jste tady neodpracovali. To znamená, zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, který by promítl jeho působnost do dalších sfér činnosti, zejména ve veřejných fondech, ve veřejnoprávních korporacích apod. Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, který byl předmětem obrovských diskusí v této Sněmovně a vedl se spor nikoli zleva doprava, ale uvnitř politických stran podle toho, kdo jak měl zájem na tom, aby v tomto státě se opravdu zatočilo s korupcí, to jste také neudělali.